Konkrétně jde o to, že se zapomnělo na 15 miliard na mimořádnou valorizaci důchodů, dále v rozpočtu chybí 30 miliard na plánované dopravní investice, takže Státní fond dopravní infrastruktury si má vzít nevýhodný úvěr, který nepůjde vidět v deficitu státního rozpočtu. Rozpočet naopak počítá například s částkou 50 miliard z Modernizačního fondu, jehož čerpání není legislativně připraveno.

Státní rozpočet se tak stal pouhým cárem papíru. Výsledkem tedy je, že vládě nezbylo nic jiného než sáhnout na důchody a tím snížit životní úroveň našich seniorů. Dále vláda zvyšuje daně, které zasáhnou zejména mladé rodiny, seniory, živnostníky, ale v podstatě všechny, protože základem, kde chce vzít Ministerstvo financí a celá vláda peníze, je zvýšit DPH, zrušit daňové výjimky jako například školkovné, slevy na studenta, slevy na manžela, manželku, zvýšit daně z nemovitostí, zvýšit odvody živnostníkům, zvýšit daně právnických osob, sáhnout na nemocenskou, zdražit dálniční známky. Já znovu tady budu připomínat klasický model české rodiny, podíváme se na konkrétní dopady takového balíčku na českou rodinu.

Takže abychom si ty konkrétní dopady řekli, protože stále tady mluvíme o desítkách miliard, ale je potřeba se podívat na tu situaci konkrétní rodiny.

Protože obě děti mají uzavřeno stavební spoření, přijde rodina o dalších 2 000 korun na jeho snížené podpoře. A to je potřeba se také zamyslet nad tím, zda ještě Novákovi nebudou muset omezit kulturu, nechodit do žádných restauračních zařízení, pan Novák si pravděpodobně nedopřeje žádné pivo, jehož cena příští rok podle vyjádření hostinských překročí stokorunovou hranici jinak by byla tato rodina na 100 000 raz dva.

Asi každý z nás by si řekl, vláda, pokud chce takovéto opatření od občanů a znovu říkám, nejsou to zanedbatelná čísla, je to úplně normální rodina v České republice, která přijde minimálně o 80 až 90 tisíc korun ročně by měla především sáhnout na výdaje, to znamená, začít s úsporami sami u sebe.

Ale co zjistíme z toho materiálu? Vůbec nejde o soukromé osoby. Ty peníze se chtějí vzít Ministerstvu pro místní rozvoj, například ve výši 2,8 miliardy a tady musím upozornit na to, že Ministerstvo pro místní rozvoj má ze státního rozpočtu na všechny svoje agendy 3,1 miliardy a 2,8 je v podstatě celý jejich rozpočet. A dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj jsou na rekonstrukce veřejných budov, jako jsou školky, školy, různé jídelny a tak dále, místní komunikace, chodníky, sportoviště, to opravdu je veřejná infrastruktura, která slouží nám všem, občanům České republiky, tak pravděpodobně z těchto dotačních titulů nezbude nic. A to ani nemluvím o tom, že se nacházíme v obrovské krizi s bydlením, kde se očekává, že ministerstvo pomůže například dotačními prostředky zainvestovat technickou infrastrukturu neboli připravenost pozemků pro bytovou výstavbu. Dalším zdrojem, který najdete v těch dotacích, je, že se vezmou 2 miliardy školství v rámci dotačních prostředků určitě to opět není žádným soukromým osobám, ale veřejnému sektoru a druhým dechem pan ministr školství řekne: Dobře, 2 miliardy mně vezmete, ale já si půjčím 45 miliard. Tomuhle někdo říká zodpovědná rozpočtová politika? Dokáže si vůbec někdo představit, kolik stojí obsluha státního dluhu? Do toho všeho pan ministr samozřejmě hovoří o této půjčce a vláda si schválí půjčku pro Národní plán obnovy ve výši 137 miliard korun. Musela jsem se dotazovat na rozpočtovém výboru opravdu několikrát, než jsme se dozvěděli informaci, kolik bude stát obsluha tohoto státního dluhu. A kolik byste řekli? My tady počítáme každou korunu a pak si vezmeme úvěr, kde jenom na obsluze tohoto dluhu zaplatí stát 50 miliard korun, minimálně 50 miliard korun! Aby toho samozřejmě nebylo málo, tak se zabýváme i tím, že na výdajové stránce se ušetří na provozu státu, hovoří se v materiálu o částce 11,2 miliardy korun.

To opravdu nejsou velké peníze, když samozřejmě od občanů se chtějí vybrat takové obrovské miliardy.

Ale vláda se vůbec nezamýšlí nad těmito úsporami, vůbec ne, samozřejmě se nesnaží o jakoukoliv symboliku směrem k občanům České republiky. Daleko jednodušší je sáhnout důchodcům na jejich penze, snižovat životní úroveň. Určitě i vám píší zoufalí důchodci, že prostě neměli možnost když se podíváme, v jakých dobách oni pracovali si udělat nějaké velké úspory na stáří.